Návrh byl zamítnut. Je to tak?

Návrh byl zamítnut. Další.

Je to tak.

Návrh byl zamítnut. Dále.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut.

Je to o regulaci reklamy.

Návrh byl zamítnut. Dále je tady návrh paní poslankyně Jany Černochové. Jedná se o bod číslo 130, sněmovní tisk 425. A návrh je nejprve jsou tady dvě varianty.

Návrh byl zamítnut.